Děkuji.

Prosím, máte slovo. Chtěl bych se zeptat pana zpravodaje, když říkal, že první stupeň hlouposti je neznalost, jestli by nám tady mohl vyjmenovat podmínky, za kterých bude vláda rozhodovat a jak je bude posuzovat při tom, aby udělila nějakou takovouto podporu. A potom prosím pana kolegu Plzáka prostřednictvím předsedajícího.

Zkusme se aspoň tady v Poslanecké sněmovně zabývat fakty.

Připraví se pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo. To bych těžko mohl být předsedou hospodářského výboru, kdybych se této problematice nevěnoval. Na druhé straně konstatuji, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny a zatím zákony přijímá Poslanecká sněmovna, a ne semináře a další shromáždění občanů. Nepřijímají se referendem, přijímají se na půdě Poslanecké sněmovny. A nezbývá mi než znovu konstatovat, že ta novela nebyla řádně projednána, protože do hospodářského a rozpočtového výboru evidentně patří. Takže znovu říkám.

Zatím se tak nestalo. Děkuji za pozornost. Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

Říkal: To tady přece, to byl standardní proces. A když se na tom shodla tripartita, tak se to dostalo do výboru, který předsedá. Ale takhle to nechodí, pane zpravodaji. Když se na tom shodne tripartita, tak některý člen vlády dostane za úkol předložit to do vlády, protáhnout to připomínkovým řízením, pak to vláda předloží do Poslanecké sněmovny.

Protože se tohle nestalo a prošlo to jenom výborem pro sociální politiku, to znamená, nikdo se nezabýval rozpočtovými dopady, nikdo se nezabýval zátěží, nikdo se nezabýval změnou podnikatelského prostředí, protože to znamená změnu podnikatelského prostředí, tak se domnívám, že když to nevrátíme do druhého čtení a tyhle dva výbory to neprojednají, tak kdo tohle nechce, tak rezignuje na práci, kterou je povinen udělat. My jsme povinni tohle udělat, tohle jsme prostě zanedbali. Děkuji. Pan Kučera stahuje svoji přihlášku, prosím tedy pana místopředsedu Filipa. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Členové vlády, paní a pánové, tak teď jsme si ukázali, jaký je cíl české pravice, která prohrála volby. Ukázat, že všechny jiné vlády včetně té, která současně vládne, nejsou schopny řešit krizi, do které Českou republiku ODS a TOP 09 dostala. A přivedla ji do hlubší krize než v okolních státech. Proto také přispívá bohužel část amatérismu současné vládní koalice. To, že to neprojednal hospodářský a rozpočtový výbor, to je ale věcí předsedů těch výborů! Tak si to měli vzít, to jim jednací řád umožňuje! V tomhle ohledu jsem přesvědčen, že jenom trpíme tím, že někteří neodvádějí řádně svou práci. Jako plénum Poslanecké sněmovny. Protože toto téma je projednané nikoliv jenom v tripartitě, toto téma se diskutuje skutečně deset let. Ti, kteří se tím zabývají, to znají, a je bez rozdílu, jestli je to vláda socialistická ve Francii, nebo pravicová konzervativní ve Spolkové republice Německo, prostě i podle názvu toho kurzarbeitu to dávno mají zavedené.

Já jsem zásadním odpůrcem toho, aby jakákoli vláda prodlužovala krizi, která postihuje české občany! Proto si myslím, že ti, kteří dnes říkají, že by si to rádi projednali ve výboru, aby se zamysleli nad svou prací jako předsedové výborů! Děkuji vám.

Děkuji za slovo.

Takže já nevím. Nicméně prostě si myslím, že poslanci, kteří tady byli, jsou zvoleni první volební období, tak nemají čuchat, co tady kdo projednával v minulých obdobích. Jestliže někdo zařezává poměrně zásadní věc do zase tržních vztahů fungování společností...

A jenom vidím, že jste skutečně taková opozice. Prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Bendl, poté pan poslanec Kučera, pan poslanec Kalousek a pan poslanec Stanjura. Tak ještě jednou. Ten měsíc nebo těch pár týdnů, kdy to proběhne přes výbory a vrátí se to zpátky do třetího čtení, nás nějak limituje?

A jestliže se k tomu vyjádřil předseda hospodářského výboru, že by to tedy chtěl projednat neznám, nevím, netuším, jak se, ale vím, že se hlásí s faktickou poznámkou předseda rozpočtového výboru, i když netuším, jak se chce vyjádřit. Ale tady jde přece o to, jestli se stalo nedopatření, jestli se udělala chyba, tak je lidské ji přiznat, přihlásit se k tomu. Zatím jsme tu chybu nedotáhli do konce. A nemusí to vůbec být chyba. Jen chceme pečlivě odvést svoji práci a udělat to, co je naší povinností. Takže tady tu přestřelku, jestli se to má, nebo nemá a proč a musíme to teď, trošku nechápu. Opravdu si myslím, že nejsme v nějaké časové tísni. Největší chyby právě v časové tísni vznikají.